To znamená, tady v Čechách, prostě je tady nějaká ta identifikace občana a tak dále, je to prostě komplikovanější záležitost pro mnoho občanů, ale kdyby prostě to bylo uděláno tak, že na obecním úřadě člověk ukáže občanku a připojí podpis k tomu, co považuje za vhodné k nějaké petici, tak by to bylo opravdu myslím že velký posun, byl by to velký posun mimo samozřejmě i fyzické podpisy na tu listinu.

Změna francouzské ústavy může být iniciována prezidentem republiky na návrh předsedy vlády nebo členy parlamentu. Po schválení v obou komorách je návrh novely francouzské ústavy předložen ke schválení občanům v referendu.

No, to mi připadá, to mi samozřejmě připadá velmi demokratické, protože ta země patří všem.

Vzájemně se všichni vlastně jistí vzájemně, aby změna ústavy nemohla proběhnout prostě účelově. A ze změny francouzské ústavy jsou vyloučeny otázky integrity území a republikánské formy vlády. Vidíte, to jsou v podstatě jediné dvě záležitosti, které jsou tam vyloučeny ze změny ústavy.

Jiné lidové hlasování se na federální úrovni hlasovat nemůže.

Zákonodárnou iniciativu má podle čl. 76 odst. 1 pouze spolková vláda, poslanci Spolkového sněmu, tedy Bundestagu, a Spolková rada, tedy Bundesrat. Lidová iniciativa tedy není na federální úrovni možná.

Právě proto lidová hlasování jsou upravena na zemské úrovni, a to v právních řádech všech spolkových zemí. Úpravy v jednotlivých zemích jsou velmi rozdílné.

Návrh na povolení lidové žádosti se podává zemskému ministerstvu vnitra, stavebnictví a dopravy.

A tady bych chtěl zdůraznit, mám to tady v poznámce, že jsou to neověřené podpisy, jo? Jejich oprávnění volit se prokazuje při podání návrhu.